Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Pro nově příchozí: padl návrh, abychom dnes jako Poslanecká sněmovna jednali i po jednadvacáté hodině, i po půlnoci, zkrátka až do konce jednacího dne.

Dám ještě chviličku. Přistoupíme k hlasování, kdo souhlasí s procedurálním návrhem. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já vám děkuji. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Volného. V tom případě budeme pokračovat v rozpravě dle písemných přihlášek a na řadě je paní poslankyně Válková.

Poprosím všechny kolegy, aby ukončili diskuse, jestliže mají něco k projednání, aby tedy urychleně opustili sál a umožnili vystoupení své kolegyně.

To tady bylo řečeno několikrát a naopak jsme byli upozorněni na to, že se opakujeme a že to nemá smysl, že všichni ostatní přece dobře vědí.

Jeden z výkladů tady už byl opakovaně citován, takže se mu nebudu věnovat.

To naprosto chápu.

A teď k tomu, co jsem vám chtěla říct po tomto krátkém úvodu.